Nicméně jsme přesvědčeni o tom, že boj proti šedé ekonomice není jenom úkolem vládních stran, ale je úkolem nás všech.

Podle našeho soudu totiž právě toto je to klíčové opatření v boji proti šedé ekonomice, proti daňovým únikům, proti všem lumpárnám a nepravostem, které se v této oblasti už dvě a půl desetiletí dějí.